V bodě 3 žádáme vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění těchto orgánů podala trestní oznámení.

My všichni tušíme, že to nebylo všechno košer, ale udělat tlustou čáru a říci zapomeňte je trošku problém pro nás všechny. Tyto body máme tady v bodech A až E. A. Kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniků, aby hlasovali o snížení základního jmění v OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti. Tento údaj se nám nepodařilo dohledat. On to pouze zmínil. Ale za vším je třeba hledat konkrétní lidi, a co je k tomu vedlo, že tak hlasovali a vlastně způsobili to, co potom vláda Bohuslava Sobotky následně realizovala. Nás by opravdu zajímalo, kdo úkoloval a kdo rozhodoval. B. Kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu.

Tady to někdo za stát udělal. A jméno tohoto člověka by bylo velice zajímavé zjistit. Dle mého názoru se dá zjistit, ale zase bohužel ze zdrojů, kterými disponujeme, toto není možno dohledat, protože to jsou uzavřená jednání, jednání vlády, která o tom rozhodovala, někdo to tam přinesl, dal na stůl jméno konkrétního člověka. Kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD. D. Kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřovací orgány a banky. Toto je jedna z věcí, která se táhne dalšími vládami, které následovaly po privatizaci. Když už ze zahraničí přišlo upozornění na to, že se v této situaci děje něco špatného při finančních tocích, ať už to jde přes švýcarská a další konta, přesto naše vyšetřující orgány tyto věci neřešily. Zůstávalo to někde odloženo. Právní pomoc nebyla dohledána, nebyla dožadována. Přiznám se, že jsou to věci, které míří zase za Ministerstvem spravedlnosti a jeho činností v rámci kontroly těchto toků.

A naše orgány, které by to měly zajišťovat, ať již bankovní dozor, možná i Česká národní banka, ať již instituce pověřené činností dozoru, prostě nečinily. A ptáme se proč. A možná i vláda, kdyby měla tyto odpovědi, by dneska mohla říci: stalo se tak proto, že tito lidé nesplnili svoji povinnost. Možná to již dneska není trestné, možná je to už promlčeno.

E. Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD. Tady neustále a zcela oprávněně slyšíme, že byty OKD byla velká zlodějna. Když si přečtete privatizační projekt nebo privatizační smlouvu, tak tam jsou určité sliby pro nájemníky. Někde v určitých krocích, které nastaly, někdo neudělal to, co udělat měl. Nechceme, aby ten člověk, pokud to byl jeden konkrétní člověk, byl za to trestán. Proč stát v tomto případě tolika tisíc nájemníků v bytech prostě nečinil? A možná že to bude odpověď na jednu větu: nepodařilo se nám to dohledat. Ale i to je odpověď, že vláda činila kroky a snažila se tento problém řešit a hledá opatření. Ale to už je druhá věc, kterou, předpokládám, bude zmiňovat i kolega Hájek.

Bod 4 zní: Požadujeme po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD. Tento bod je zdánlivě těžce splnitelný, ale vychází z logiky věci, že pokud máme podezření, že tak bylo činěno s úmyslem obohatit se, tak se to obohacení někde muselo objevit. Někde ve finančních účtech, někde ve finančních zprávách, daňových prohlášeních, někde se prostě muselo objevit. A stát disponuje orgány a úředníky, kteří mají oprávnění a moc kontrolovat tyto záležitosti. Dneska dokonce i pomocí informačních systémů a technologií jsou schopni spárovat údaje, jsou schopni dát dohromady tyto záležitosti a jsou schopni na tuto otázku odpovědět. Pokud tuto odpověď nejsou schopni technicky dát, i to bude uspokojovat tuto otázku. Vláda prostě řekne: vyčerpali jsme veškeré možnosti získat tyto údaje, pověřili jsme tyto orgány a ony nedisponují materiály, technickými prostředky, popřípadě údaji, které by mohly toto objasnit.

Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma. Toto je opravdu výsměch. Z tohoto titulu si vás, kolegyně a kolegové, dovoluji požádat, abyste podpořili naše usnesení, jak je. Není tam kontroverzní bod, jsou to věci, které by vláda mohla seriózně a jasně odpovědět.

Děkuji vám za pozornost. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa.